Taková je dneska realita!

Nelžete, to není evropské řešení! Vy mluvíte o unijním řešení, protože Evropská unie není Evropa a Evropa není Unie. Vy, zastánci Evropské unie, jste naopak protievropští, protože jdete proti bezpečnosti v Evropě.

My jsme absolutně proti tomu, aby si vládní koalice, vy si tady teď dneska prohlasujete přes náš odpor, že budete moct přijímat neomezený počet náměstků na ministerstva z řad vašich spolustraníků. Je to šílený návrh, šílený návrh, a já myslím, že to občané musí slyšet, proto to tady raději několikrát opakuji, co vaše vláda předvádí. Děkuji. Ještě v mezičase načtu došlou omluvu.

A prosím, vaše dvě minuty, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, Tomio Okamura znovu vylíčil obraz České republiky jako zbídačelé země. Česká vláda samozřejmě pomáhá lidem, kteří čelí závažnému růstu energií, stejně jako jim čelí lidé v okolních státech, Česká republika se s tím vypořádává stejně jako okolní státy a v mnoha směrech prostě lépe. Je to možné snadno doložit a taková je skutečně realita. Co se týče změny služebního zákona, sledujeme celou řadu důležitých věcí, na kterých tady s lidmi, kteří znají státní správu, čelí mnoha komplikacím, tak se jednoznačně shodujeme potřebujeme zákon o státní službě, který bude pružnější, který umožní otevřít klíčové funkce ve státní správě lidem, kteří mají zkušenosti ze soukromé sféry. V klíčových oblastech, kde je lidí nedostatek, i v soukromé sféře je tohle nezbytná podmínka, aby stát pro klíčové role dokázal vytvořit konkurenceschopné podmínky. To je klíčový důvod pro změnu zákona o státní službě a jsem přesvědčený, že to je jeden z podstatných kroků, jak zlepšit podmínky na úřadech, jak na úrovni státní správy, na orgánech ústředních, tak samozřejmě i v dalších důležitých místech.

Děkuji za slovo, paní předsedající. No, já nebudu pokračovat v těch nesmyslech a nepravdách, jak tady bylo řečeno, a myslím si, že to jsou pravdy.

Tento zákon nebyl v řádném legislativním plánu prací ani Ministerstva vnitra, ani vláda ho neměla v řádném legislativním plánu prací. To znamená, že pokud nedojde k novele tohoto zákona, tomuto státu nebo našemu státu se nic nestane, jako je to u běžných transpozic směrnic tam je jednoznačně řečeno, že když neproběhne transpozice do určitého data, většinou to bývají dva roky, dojde k tomu, že jsme sankcionováni. V tomto případě to takto není, takže není důvod, aby tento zákon byl hnán tímto tempem a touto rychlostí. Není tím důvodem transpozice. To, že neprošel řádným legislativním procesem, je velice smutné, protože tento zákon, jak již tady mí předřečníci řekli, byl sepsán na Ministerstvu vnitra, takže úředníci Ministerstva vnitra na tomto zákoně dělali.

Studie dopadů je velice důležitá, protože ta nám právě říká, jak moc nám to zasáhne do státního rozpočtu, a nejenom do státního rozpočtu, i do rozpočtu jednotlivých ministerstev, a jak již bylo řečeno mojí předřečnicí, zasáhne to nejenom ministerstva, ale skoro dvě stě institucí, víc jak dvě stě institucí, a to není málo. Ty peníze se někde budou muset sebrat.

Tak si připomeneme, kolik to bude stát. Jestliže lidé, kteří jsou současně na těchto postech, budou z těchto míst v uvozovkách vyhozeni, protože budou přesoutěženi, tak se nám dostávají do bazénu.

Takže mě by zajímalo, zda jednotlivá ministerstva a organizace, které jsou zřizovány ministerstvy, mají toto v rozpočtech, protože studie dopadů prostě nebyla zpracovaná. A vrátím se zpátky k tomu, že Ministerstvo vnitra tento zákon dalo na pár hodin do mezirezortního připomínkového řízení.

A jelikož zákon umožňuje to, že poslanec, když předkládá, nebo skupina poslanců, když předkládá, nemusí mít studii dopadu, tak prostě není.